A to je před zneužitím prostředků trestního práva k oslabení politického soupeře. Děkuji vám za pozornost.

Prosím, pane předsedo. Čekal bych alespoň minimální integritu.